Na základě těchto kontrol bylo přijato celkem 246 nápravných opatření. NKÚ v této zprávě opakovaně poukazuje na tempo nárůstu státního dluhu, které může mít a již má vážné dopady na udržitelnost veřejných financí.

Ta i přes dílčí zlepšení se zatím nedostatečně projevuje ve zvýšené účinnosti procesů a efektivitě veřejné správy. NKÚ také upozorňuje na systémové problémy, hlavně na to, že stát často nevyhodnocoval nebo nesledoval skutečný přínos rozdělované podpory. Výstupy NKÚ v podobě kontrolních závěrů, stanovisek k plnění státního rozpočtu, stanovisek ke státním závěrečným účtům i další výstupy v činnosti NKÚ mají za cíl podávat především důležité informace o legalitě, účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti hospodaření s veřejnými prostředky. Tyto informace jsou důležité pro parlament a vládu jako klíčové partnery Nejvyššího kontrolního úřadu a rovněž i pro širokou veřejnost z důvodu správného fungování veřejné kontroly.